Také jsem tady na začátku řekl, že jsou zákony, které plynou, aniž by si toho kdokoli všiml, že zdaleka ne všechny zákony vyžadují tuto pozornost. Když to vezmeme z oboru mého i pana ministra, tedy ministra reálného i stínového, tak před několika lety tady byl přijat, několikrát úspěšně novelizován a úspěšně běží s významným přínosem pro tu občanskou komunitu, které se týká, zákon o vinařství a vinohradnictví.

Ale to je poměrně široká komunita.

Prostě právo na svobodný přístup k informacím je zde nanejvýš na místě. Anebo se ptám, teď zatím jenom řečnicky: Je snad co skrývat? Že to nechceme občanům dát. A závěrem ještě k té ulici.

Ostatně kvůli tomu jsme tady a nemusíme být hned osočováni, že jdeme populisticky, jak ulice píská. To není pravda. Politik je politik. Může jím být každý, nebo skoro každý. A státník se mimo jiné pozná i podle toho, jak dokáže občanům naslouchat a jak dokáže, a teď podtrhuji, oprávněným a spravedlivým požadavkům a tužbám vycházet vstříc v zájmu celé společnosti. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Velice bych poprosil, abychom debatu udrželi na určité úrovni.

Takže abychom si opravdu přesně a jednoznačně rozuměli.

Takový je nastaven postup. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Schwarzenberga. Prosím, pane poslanče.

Je to velice smutné.